Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 120, přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 63, proti 92. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Prosím.

Ano, děkuji. Dále pan poslanec Gazdík k hlasování. Já se taky omlouvám. Také děkuji. Nyní tedy ještě zopakuji... Ano, ještě pan poslanec Smetana. Taktéž, hlasoval jsem pro, na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování. Máme zde číslo hlasování?